Nikdo další se nehlásí do rozpravy.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem reagovat na vaše slova a myslím si, že předsedající by měl být neutrální. Pokud čtyři roky tady funguje předsedání nějakým způsobem, tak ho potom na poslední chvíli účelově změnit mi nepřijde úplně správné. Skutečně si myslím, že pokud jsou tady nějaké zavedené zvyklosti, tak měnit je proto, že chcete protlačit na sílu nějaký legislativní paskvil, není správná cesta. Vážený pane kolego , zavedeným pravidlem bylo, že diskuse se vedla opravdu tak, jak se vést má, to znamená v obecné části v prvním čtení, v obecné a v podrobné části ve druhém čtení, ve třetím čtení už se diskuse nevedla.

A to, že je potřeba se věnovat tomu, co je napsaným textem, nikoli tomu, co je může být obsahem toho nebo onoho tisku, je pravda.

Ani jedna věc nebyla součástí toho, co je rozdíl mezi senátním a sněmovním tiskem.

Vážené dámy a pánové, my jsme slyšeli nějakou výmluvu, že tady Piráti blokují návrh zákona, se kterým my souhlasíme, a je to zákon, který podporuje slušné a pracující lidi. Máme tady před sebou zákon, který má slušným a pracujícím rodičům, rodinám zvýšit o dvě stovky přídavek na bydlení díky pozměňovacímu návrhu SPD, a teď to tady blokují Piráti a mluví o tom, že je to paskvil. To je neuvěřitelné.

Víte, vy tady mluvíte o paskvilu, proto ho prý blokujete. No tak já dám jiný příklad návrhu zákona, který taky blokujete.

Kvůli vám teď hrozí, že tento návrh zákona už toto volební období ani neprojde. Přitom by ušetřil půl miliardy korun, které bychom mohli přeskupit směrem ke slušným lidem.

Tedy já musím říct, že Piráti jsou opravdu obrovským nebezpečím pro každého slušného a pracujícího člověka v České republice.

Vy jste říkal, že vám nebude vadit, když za 15 až 20 let bude Evropa muslimská, a pak jste se vymlouval, že to prý byla mladická nerozvážnost.